Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl zareagovat na kolegyni Šafránkovou. Tady je totiž přesně ten problém v tom vašem přístupu.

A to je ten základní koncepční problém vašeho návrhu.

Ale to je přece ten problém, který musíme řešit. A nemáme se zaměřovat na obyvatele těch bytů.

Já vám dávám konkrétní příklad. A to, co my tady jako Piráti, říkáme, že klíčové je zavést skutečně funkční vymáhání.

Dobrý den, děkuji za slovo. To, co tady říkal pan předseda Okamura, vykládal tady něco o zdražení jízdného, tak se prosím vás podívejte na to, co proběhlo.

Děje se to ve všech krajských městech. Prostě to sem nepatří, tak to sem, pane předsedo, zcela zbytečně netahejte, ať se můžeme věnovat tomu, co máme projednávat. Děkuji za pozornost. Prosím. Děkuji. Já bych se ještě ráda vrátila k příkladu paní Edity od pana kolegy Profanta.

A ta situace je taková, že normální starobní důchodce se bojí jít na úřad práce pro nějakou podporu, protože mu nebude vyhověno, má s tím komplikace atd. A tenhle návrh aspoň trošku přináší nějakou spravedlnost.

Děkuji za dodržení času.

Takže to vlastně nechcete projednat. Stejně tak jako předchozí bod nějak dopadl, a byla tady celá řada kolegů, kteří vystupovali proti, a byli přehlasováni.

Děkuji za slovo.

Já jsem k vám hovořila už minule.

Jste to vy, kdo to tady dneska blokuje, opět. A já vás už podruhé vyzývám, abyste sem přišel před ten mikrofon a řekl tady našim občanům, že chcete, aby dále naši nepřizpůsobiví občané zneužívali sociální dávky.